Protože bohužel právním oddělením nemocnice byl tento krok opomenut, tak jsme se domluvili s vedením nemocnice, že chceme, aby ten proces nebyl nikým zpochybněn a že se tento krok napraví tak, že likvidace bude spuštěna až poté, tedy formálně, co vláda vysloví souhlas.

Předpokládám, že vlastní likvidace této společnosti by měla být zahájena do konce června letošního roku.

Jakmile budou tyto činnosti v maximální možné míře převedeny do nemocnice, bude zahájen i zde proces likvidace. I v tomto případě však bude nutné nejprve získat souhlas vlády. Já předpokládám, že proces likvidace bude zahájen do konce roku.

A předpokládám, že likvidace těchto společností bude společně s tou společností Holte, s. r. o., zahájena do konce letošního roku. Teď nejsem schopen na místě komentovat, jaké odměny měly orgány v roce 2013, nicméně musím říct, že to, co tady bylo uvedeno, mě nepřekvapuje, protože těch nestandardních kroků v činnosti tam bylo mnoho. To je ten důvod, proč byl vydán příkaz, aby ty činnosti byly převedeny do standardního režimu příspěvkové organizace. Nemyslím si, že by to měla být akciová společnost. Pokud to bude nemocnice zajišťovat svými silami, tak podle mě také standardně. Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče. Děkuji za odpověď.

To je jedna věc.

Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, o doplňující odpověď. Vážený pane předsedající, dovolte, abych doplnil svou odpověď.

Přiznám se, že jsem poradil panu řediteli, abychom postupovali cestou právní jistoty, protože pan ředitel má v Nemocnici Na Homolce velmi obtížnou situaci. A vzhledem k tomu, co tam musel napravovat a komu asi neudělal radost, že překazil některé asi zajímavé obchodní příležitosti, tak podle mě musí být velmi opatrný, aby nakonec ta celá situace se neobrátila proti němu a aby nedopadl třeba jako pan primátor Svoboda v Praze, že nakonec by byl stávající ředitel, který tam dělá pořádek, ten, který bude potahován za nějaké formální pochybení.

Přesoutěžit vlastně celý sortiment pro nemocnici, řešit spousty právních problémů.

Co se týče způsobu likvidace těch vnukovských společností, zase musím říct, že podle mě zodpovědnost je teď na řediteli nemocnice. On ponese veškerou právní zodpovědnost a já jsem přesvědčen, že bude postupovat velmi opatrně s péčí dobrého hospodáře. Že před každým krokem, který udělá, si nechá udělat příslušné právní a ekonomické analýzy a audity, že tento krok je v pořádku, zvláště s ohledem na to, že by to mohlo být použito proti němu. A že zvolí cestu, která je nejvýhodnější pro nemocnici, ať je to likvidace, nebo prodej. Jsem přesvědčen, že bude postupovat s péčí řádného hospodáře. A my samozřejmě na to budeme dohlížet. Ale pan ředitel má moji důvěru. Děkuji panu ministrovi za jeho obsáhlou odpověď. Dvanáctou interpelaci přednese pan poslanec Vojtěch Adam. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, chtěl bych vám položit naprosto jednoduchou otázku. Proč nevyvineme zákonodárnou iniciativu, která by řešila zákaz předjíždění kamionů do levého pruhu na dálnici, kde jsou pouze dva pruhy? Ale to, co se na dálnici děje teď, přesahuje jakoukoli míru únosnosti. Na nepohodu při řízení auta na dálnici úplně stačí průjezd rekonstruovanými úseky.

Děkuji panu poslanci.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Adame prostřednictvím pana předsedajícího, předjíždění nákladních vozidel na dálnicích může být v místech, kde je to nežádoucí, regulováno místní úpravou provozu na pozemních komunikacích. Tedy prostřednictvím zákazové dopravní značky.